Jsem za to ráda. Díky tomu po všech těch krizích kraje, města a obce hospodaří v přebytku a zvládají to.

Už je to nezajímá, už jsou tam, kde chtěli být, a boje si nechají zase, až budou v opozici.

Sám pan ministr říká, jak je to zatíženo, a já mu dávám za pravdu.

Doufám, že pětikoalice dodrží to, co slíbila, stáhne návrh na snížení zdanění hazardu.

A pokud koalice spolu ještě mluví a debatuje, tak by nám mělo být jasně řečeno, co je jejím společným návrhem, abychom si vlastně mohli rozmyslet, jak se k tomu společnému návrhu postavíme, protože zatím jsme měli akorát hodinu na to, abychom před čtrnácti dny připravili pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a s faktickou poznámkou se nyní přihlásil poslanec Jan Volný. Děkuji.

Je to hazard, prosím vás, a neříkejme si, že není škodlivý.

Budu tedy předpokládat, že většina poslanců je ve svých kancelářích a že poslouchá. Chtěla bych se především vyjádřit k té věci protože samozřejmě daňový balíček obsahuje mnoho věcí, ale zároveň obsahuje tak zvaný komplexní pozměňovací návrh pana ministra financí Zbyňka Stanjury, který se dotýká daně z mimořádných zisků, takzvané válečné daně.

Ráda bych vám tady dnes citovala výstupy dnešních vládních politiků, kteří dnes předkládají tento návrh, vzít tyto finanční prostředky městům, obcím a krajům.